Já se nedivím, že odbory školské jsou z tohoto náhlého obratu vládní politiky z oblasti školství zděšeny.

Neexistuje totiž žádný obhajitelný důvod, proč vyloučit z garantované výše platu pracovníky, kteří jsou pro fungování škol naprosto klíčoví, a navíc jejich obrovský nedostatek.

Jeden myslel, jak se říká. A pak jsem slyšela: My to budeme garantovat, prostě je to otázka rozpočtu. Ano, to máte pravdu.

Mám tady i období, kdy ministrem školství byl současný premiér Petr Fiala. Mám to tady rok po roce, jak se postupně zvyšovaly, rok po roce, protože si naše vláda jednak to slíbila a jednak jsme si uvědomovali, že to pro budoucnost naší země bude samozřejmě velmi klíčové. A o tom, jak bude naše země prosperovat za deset, za dvacet let, rozhodujeme právě již nyní.

Samozřejmě, ty projekce jsou úplně mimo, protože vychází z takzvaného nezměněného stavu.

Teď jsem tady byla Aktech, možná jste tam byli taky, pokud ne, tak vás tam srdečně si dovolím poslat. Je tam taková krásná aktivita, kterou podporuji každý rok, i samozřejmě v rámci nějakých skromných financí.

A já si myslím, že byste to měli přehodnotit a že byste neměli kopat příkopy.

Za hnutí ANO tady říkám, že samozřejmě nepodpoříme ten pozměňovací návrh.

Takže my musíme posoudit, jak se k tomu postavíme, až podle toho, jak vy se postavíte k tomu klíčovému pozměňovacímu návrhu. Také děkuji.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já velmi pozorně a myslím si pravidelně poslouchám slova, která tady zaznívají, a nechci se k řadě věcí vyjadřovat, protože mnohdy bych opakoval slova svých předřečníků. Teď učiním výjimku, a to z jednoho prostého důvodu.

Nechtěl bych, abychom se do nich vraceli, ani pod dojmem toho, že současný stav financí není v dobrém stavu.

Nicméně... Říkám, rostly... rostly, paní . Nejen proto. Ano, rostly, a rostly i nadtarify.